Ptám se zástupce navrhovatelů, zda má zájem o vystoupení.

Děkuji, pane předsedající. Já z tohoto místa chci jenom zopakovat, že se nacházíme vlastně ve druhém kole druhého čtení, protože ho opakujeme na základě usnesení Sněmovny z minula. Ano, děkuji.

Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, já jenom k tisku 157. Pamatujeme si tu debatu, která tady byla. My jsme to vrátili do druhého čtení.

A tak dále. Tak já bych chtěl jenom upozornit, já se potom přihlásím k pozměňovacímu návrhu k tomuto zákonu, který pochopitelně byl zpracován ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a který se snaží tento problém nějakým způsobem vyřešit.

A u ostatních členů posádky to neřeší.

Beru na vědomí. Děkuji za slovo. Zmínil zde dvě změny. Jedna je, co se týče území. Bohužel tento pozměňovací návrh byl nahrán do systému teprve včera, já jsem si ho ještě nestačil prostudovat, tak nevím přesně, jak moc se dotkne vodáků. To si asi probereme na hospodářském výboru.

Jestli s tím souhlasíte? Děkuji. Budouli předloženy pozměňovací návrhy, které se budou lišit pouze číslem, je možné orientační hlasování. Takže odkážu na podrobnou rozpravu. Další faktická, bohužel, pane poslanče, paní poslankyně Adámková. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové.

Jedno promile je úplně to nejhorší.

Děkuji. Děkuji. Nyní tedy s řádnou přihláškou do diskuse poslanec Adamec. Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, nepřítomná vládo, kolegyně, kolegové, mně to nedá, abych se k tomu nevyjádřil. Prostě to, co tady slyším, toho jsem se obával, že se stane, že to bude handrkování o tom čísle a že vlastně nám unikla ta původní myšlenka, která tady zazněla při prvním čtení, že vlastně není důvod, aby zájmová lidská činnost byla postihována takovýmto zákonem, který se týká úplně něčeho jiného.

Já chápu lékaře, kteří tomu rozumí víc než my, že jedno promile pro někoho je prostě problém, pro někoho je to zábava.

Nedělejme si iluze, že každý lidský krok, každý lidský pohyb je možné regulovat nějakým chytrým zákonem. Děkuji za pozornost. Poté faktická poznámka? Řádná. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, možná jsem to nevysvětlil dostatečně srozumitelně, tak to zkusím znovu.

Tam by platil současný stav v těchto vyjmenovaných a to je příloha zákona.